Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nakonec při úvodních konzultacích s ministerstvem já jsem se osobně domníval, že to bude navrácení do stavu, který byl před poslední úpravou, kdy se snižovala výkupní cena. To se však nestalo. A já musím říct jednu věc. Je to opravdu vážná věc. Všichni jsme odněkud, všichni lobbujeme za nějaké silnice, dálnice, železnice, vodní cesty a jiná díla.

Děkuji za pozornost. Ano, to byla faktická poznámka pana poslance Adamce. A nyní zde mám přihlášky z místa. S přednostním právem pan předseda klubu ODS Stanjura, potom pan předseda klubu Úsvit Fiala a potom s řádnou přihláškou pan poslanec Zemek. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Ten zákon, který je snížil na podle mého názoru nepřijatelně nízkou úroveň, platí od února loňského roku.

Já bych chtěl jenom říct, abychom neočekávali od nějakého legislativního aktu, že se něco zázračně změní. No nebylo. Nebylo. Myslím, že jsou mnohem vážnější překážky toho, proč je pomalá příprava staveb, a to neříkám proti tomuto zákonu, který nakonec podpořím po projednání v hospodářském výboru.

Za prvé je tam 90denní lhůta na to vyjádření, je tam navrženo, že interním aktem se stanoví do kdy.

Tady bych doporučoval, aby ta lhůta byla přiměřeně delší.

Ale to jsou dvě různé věci.

To prostě není dobře. A pak ten návrh zákona říká: jako základ je osminásobek.

Abychom i to měli na paměti. Ty důvody debaty jsou naprosto věcné. Podotýkám, že se vracíme do toho stavu, který byl v loňském roce. A teď se bavme o těch skutečných příčinách dlouhé přípravy staveb. Projednáváte zásady územního rozvoje kraje několikrát, všichni, kteří z ideologických anebo i praktických důvodů nesouhlasí se stavbou, mohou vznášet své námitky. Trvá to roky.

A opět ti samí ideoví odpůrci staveb, kteří protestovali u územního rozvoje, kteří protestovali u územního plánu, znova protestují u územního řízení. U toho územního řízení ještě nemusíte být vlastníky těch pozemků, je třeba říct. Teprve potom, když absolvujete zásady územního rozvoje, územní plán, máte pravomocné územní rozhodnutí, přichází žádost o stavební povolení, kde ti samí znova vstupují do toho procesu, počtvrté nebo popáté. A znova ho protahují.

A bavme se o tom, ve kterém stupni je to nejlepší. Bavíme se o vyvlastňování. Měl by to být naprosto mimořádný akt. Já tomu rozumím, proč to ti úředníci dělají, já je nekritizuji, ale takhle nemůžeme postupovat. Kdy naopak máme vyvlastňovat, když si někteří tzv. aktivisté koupí do spoluvlastnictví 20 metrů čtverečních, je tam 32 majitelů, nepřebírají poštu. No to aby se ten investor zbláznil, aby získal normální cestou... Těm lidem nejde o tu cenu, jim nejde ani o tu konkrétní půdu.

A nemůže za to cena pozemků.